Ptala se, kde vezmeme energii, kterou potřebujeme v průmyslových regionech, kde často není dost slunce ani větru, a už rozhodně ne po celý den a noc pro nepřetržité provozy.

No, ale mýlila se, jak to vypadá.

Časy se jednoduše mění.

Všichni si uvědomujeme svůj díl odpovědnosti za klimatickou změnu.

Ale je otázka, jestli jsme připraveni nad praporem boje s klimatickou změnou razantně změnit svůj způsob života a ekonomiku.

Někteří sice věděli, že dosažení tohoto cíle bude velmi složité, ale na druhou stranu, jak jinak postupovat v boji, klimatickou změnu nést společně.

I ten Twitter teď.

Pokaždé jsem byl realistický a pokaždé jsem do závěru Evropské rady prosadil potvrzení naší reality, a sice to, že pro některé státy bude úsilí, které vynaloží na dosažení společných cílů, nesrovnatelně vyšší a na to se musí brát ohled, a také nutnost zvýšení energie z jádra v energetickém mixu, použití plynu ano, i za plyn jsme bojovali po přechodné období po uzavření uhelných elektráren, či zohlednění faktu, že značnou část českých lesů sežral kůrovec díky Jurečkovi.

To všechno v závěrech zmíněných evropských rad je a svědčí o tom, že jsme nepodlehli nerealistickým ambicím, které bychom bez přispění ostatních nebyli schopni splnit.

Je nepřijatelné, aby tranzice byla nejdražší pro nejchudší státy. A jestli někdo, konkrétně pan Vondra, to tvrdil, tvrdí, že ano, naprosto nechápe, jak jednání a proces přijímání Evropské unie, legislativy, funguje, nebo dělá z českých občanů hlupáky.

Komise má z velké části v rukou seznam environmentálně udržitelných činností. Jedná se o podmínky, za kterých některé investice financovat jako zelené.